Začínáme vystoupením paní poslankyně Dany Balcarové. Paní kolegyně, jste přihlášena, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to zákon z dílny Ministerstva zemědělství. Je to vládní novela.

První pozměňovací návrh míří na zvýšení ochrany zdrojů pitné vody, a to jak podzemních zdrojů, tak vodních nádrží, a to tím, že budou lépe specifikována ochranná pásma vodních zdrojů, která v tuto chvíli mají závažné nedostatky.

Zákazy a limity jsou nejednoznačné a nekontrolovatelné.

To je to, kam míří můj první pozměňovací návrh. Druhý pozměňovací návrh se týká povinnosti správce toku a vlastníka staveb na toku tyto stavby za každou cenu udržovat ve stavu podle původní dokumentace i v případě, že je to v naprostém rozporu se současnými znalostmi o nutnosti zpomalení odtoků vody z krajiny, zvýšení její zádrže a ochraně biodiverzity.

Tuto problematiku jsme řešili i na výboru pro životní prostředí.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Doufám, že vás přesvědčím o jejich podpoře. Nejde totiž jen o iniciativu dvou poslanců, ale o zájem statisíců obyvatel České republiky. Abych byl konkrétnější, jde zhruba o 670 tisíc vodáků, a to nikoli jen těch rekreačních.

Snaha jejich provozovatelů o čistou energii a energetickou soběstačnost je velice sympatická.

Samozřejmě by toto ustanovení neplatilo tam, kde by to bylo zbytečné nebo kde by to znamenalo neúnosné náklady.